A jsme v takové situaci, že oni nechtějí, abych je uváděl, protože se bojí reakce a postupu České národní banky, když se kriticky ozvou.

A to neříkám, že nemají v ničem pravdu, a neříkám, že všechno je špatně. Vláda má odpovědnost vůči Poslanecké sněmovně. My poslanci máme odpovědnost vůči poslancům. A komu se zodpovídají úředníci České národní banky, tvůrci těch výkladových stanovisek?

Ale je to nerovná komunikace mezi finančním sektorem a Českou národní bankou.

A tady podle mě je odpověď: vůbec nikdo.

A já vám, kolegyně a kolegové, navrhuji, abychom se zastavili v tom legislativním běhu.

Tak budeme mít šanci a nebudeme muset případně znovu novelizovat novelu, kterou schválíme.

Snažím se sledovat názory jak členů Bankovní rady, tak případně ekonomů, kteří stojí mimo Bankovní radu.

Děkuji za pozornost.

Děkuji.

Jeho vystoupení působilo velice autenticky. Problém je ten, že my tady nejednáme o žádném zákonu, který reguluje dohled nad finančním trhem. Česká národní banka vykonává několik základních úkolů v rámci svého mandátu.